Jako předkladatel tohoto zákona jsem velmi rád, že se konečně po tři čtvrtě roce dostáváme i k druhému čtení.

To znamená, tato tři slova skutečně tu podstatu vystihují a z tohoto vyplývá i to, že jsme s kolegy předložili zákon o zahrádkářské činnosti, jak už tady řekla kolegyně Jarošová prostřednictvím pana předsedajícího, je to čtvrtá snaha o přijetí této normy, a skutečně potřebujeme zakotvit základy zahrádkářské činnosti v samostatném zákoně. Já jsem o tom přesvědčen. Doposud nebyla přijata žádná právní úprava, která by se této problematice věnovala, ačkoliv je potřebná s ohledem na historický vývoj zahrádkaření v České republice a jeho prospěšnost.

Dále tento zákon stanovuje definici, co to je vlastně zahrádkářská činnost.

Dále těch definic tam bude víc, například definovat zahrádkářskou osadu.

Dále jsou tam upravovány specifické náležitosti smlouvy o pachtu nebo nájmu pozemku určeného pro zahrádkářskou činnost. Dále bych chtěl dodat, že zahrádkářská činnost není vykonávána pouze členy Českého zahrádkářského svazu, kterých je mimochodem přes 150 tisíc, ale zejména v posledním desetiletí vznikají různé iniciativy, zejména ve větších městech, které mají za cíl rekultivovat původní industriální plochy nebo plochy nově vznikajících nebo původních vnitrobloků.

Návrh projednal zemědělský výbor Sněmovny na své 34. schůzi.

Pane poslanče, prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně a vážení kolegové, paní ministryně, páni ministři, dovolte mi, abych vás krátce seznámil se stanoviskem poslaneckého klubu České strany sociálně demokratické, za který mimo jiné jsem spolupředkladatelem tohoto zákona. Jak už u mých předřečníků bylo konstatováno, zahrádkáři patří k jedné z nejsilnější společenských organizací, která ale neměla zákonné ukotvení. Já si myslím, že předložení návrhu tohoto zákona a to, že se postupně dostává do další fáze legislativního procesu, je velmi pozitivní.

Proto Česká strana sociálně demokratická a poslanecký klub podporují přijetí tohoto zákona a současně, jak už bylo řečeno, podpoříme i ty pozměňovací návrhy, které zákon dále zpřesňují a upravují. Jsem rád, že i opozice tento zákon podporuje, přestože některé opoziční strany se na počátku vyjádřily, že jde o legislativní paskvil, ale je dobře, že místo toho, aby tento zákon byl zamítnut v prvním čtení, postoupil dál a snažíme se jej legislativně upravit tak, aby byl průchozí. Takže ještě jednou, za náš klub tento zákon plně podporujeme. Nikoho nevidím, takže obecnou rozpravu končím. Táži se, zdali je zájem o závěrečná slova.

Takže zahajuji podrobnou rozpravu. Prosím, máte slovo, a připraví se paní poslankyně Věra Kovářová. Prosím, pane poslanče. Vážený pane předsedající, vážené paní ministryně, vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych zde zastoupil svého nemocného kolegu Pavla Kováčika, který je jedním z nositelů tohoto návrhu zákona a který, jak jistě všichni víte, se velice intenzivně podílí na práci, co se týče ochrany zemědělského půdního fondu, zahrádkářů a všech oblastí týkajících se zemědělství.

Mohu říci, že se snažíme v této oblasti podporovat tuto aktivitu ať již na úrovni komunální, tak v současném stavu i na úrovni poslanecké. Je málo lidských aktivit, které zasahují tak dalece do vztahu mezi člověkem a přírodou, jako je zahrádkářství, možná ještě myslivectví a další záležitosti spojené s pobytem v přírodě, ale přesto zahrádkáři jako takoví tvoří ucelenou a jasnou společnost, která funguje na vymezených, omezených prostorách.

Děkuji za pozornost. Nyní vystoupí paní poslankyně Věra Kovářová, zatím poslední přihláška do podrobné rozpravy. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych vám podrobněji představila pozměňovací návrh paní poslankyně Jany Krutákové. Návrh zákona si klade za cíl právně zakotvit zahrádkářskou činnost, jež má na území ČR mnohaletou tradici, upravit postavení a prospěšnost zahrádkářského hnutí a pomoci vytvořit podmínky pro provozování a rozvoj této činnosti. Ustanovení § 7 odst. 2 návrhu zákona definuje působnost obce při podpoře zahrádkářské činnosti.